Náhradní kartu číslo 11 bude dnes používat pan poslanec Radek Vondráček. Další nahlášené zatím nemám. Schůzi jsem svolala dle našeho jednacího řádu na základě žádosti 64 poslanců.

Já vás prosím o klid, dámy a pánové.

Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Nevidím, že by tak bylo.

Návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že jsme ověřovateli 7. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslankyni Renátu Zajíčkovou.

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 7. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nevidím, že by se kdokoliv hlásil, proto nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Tak vidím přihlášeného.

S přednostním právem se tedy hlásí pan předseda Okamura.

Starostům a nezávislým začaly totiž po volbách do Sněmovny chodit na jejich transparentní účet zvláštní dary. Částky od 100 do 200 tisíc korun, celkem miliony od dvacítky firem, které jsou vzájemně majetkově a personálně propojené a kterým vládne skupina podnikatelů, která privatizovala obchodní domy Prior a dnes provozuje obchodní centra.